A zase vycházím jenom z ústavních pravidel České republiky, že samospráva je na úrovni obce a kraje, že krizové štáby zřizují obce a kraje a že partnerem pro ústřední krizový štáb bude krizový štáb kraje. Co je na tom nelogického?

A jestli tomuhle někdo říká kšeft, tak já tomu říkám nastavení podmínek podle zákona o bezpečnosti státu. Pojmenovávejte si to, jak chcete, můžete nás urážet, ale jenom lžete! Děkuji vám. Děkuji. Jenom aby bylo jasno, jak budeme postupovat dál, tak vás seznámím s přihláškami do diskuze. První bude pan ministr Zaorálek, potom pan předseda Radim Fiala, pan předseda Stanjura, pan místopředseda klubu Kubíček, paní předsedkyně Pekarová Adamová a pan poslanec Dominik Feri. Prosím, pane ministře, máte slovo. Já s ním vlastně souhlasím a jsem si dobře vědom toho, že základem kultury je živá kultura, potkávání se lidí. Kultura jsou vlastně vztahy mezi lidmi a náš současný život bez tohoto potkávání a bez této živé kultury se stal strašně plochý. A to je něco, v čem se nedá trvale dlouho existovat, takže já s ním naprosto souhlasím a nedivím se, že by rád věděl, kdy se objeví světlo a kdy bude možné se seznámit s nějakým programem, jak tady tuto oblast živé kultury, potkávání se na kulturních akcích, jak bude možné ji obnovit. Pokud bude schválen nouzový stav, pokud budeme moci ještě v těch dalších dnech dobrzdit a dokončit to, co se začalo, tak vláda je připravena před Velikonocemi takovýto program představit.

A ještě bych tu jednou rád zmínil: už minulý týden jsme zorganizovali jednání hlavní hygieničky paní Svrčinové se zástupci obce kulturní a umělecké a tohle setkání budeme příští týden organizovat znovu. Takže bych ho chtěl také ujistit, že tahle komunikace, tenhle přenos informací, protože ten nový model bude zřejmě jiný, než byl ten lednový, takže znovu se budeme snažit dělat ve spolupráci právě s těmi, kterých se to týká. Děkuji, pane ministře. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo. Dlouhodobě říkáme, že je potřeba chránit ohrožené skupiny, že to je ta nejdůležitější věc. My jsme hlasovali pouze pro první, někdy na začátku loňského roku.

Jenom zabrousím do krátké historie. Zhruba před měsícem nás jako opozici pan premiér Babiš žádal o to, abychom mu dali ještě 14 dní;

Ta plošná opatření nemohou fungovat v situaci, kdy jim lidé nevěří a nevěří ani této vládě. To je největší problém, že tato vláda u občanů České republiky ztratila důvěru. My jsme přesvědčeni, že porazit ten vir můžeme na základě odpovědnosti lidí a dobrovolnosti a v tom, že lidé budou partneři této vlády, nikoli na základě represí, na základě toho, že je budeme trestat, pokutovat, zaklekávat a podobně. Jsem přesvědčen o tom, že to není správná cesta a nemůže vést správným směrem ani ke správnému výsledku.

Tato vláda nemá žádný plán, nemá žádnou koncepci ani žádnou strategii. Například to, co bude zítra, se rozhodne až zítra ráno podle čísel, která vyplivnou statistiky. To podle nás není cesta. V každém případě, kdyby nebyl schválen nouzový stav, má tu vláda už danou pojistku, která se jmenuje pandemický zákon.

Takže pokud nám ministři této vlády a pan premiér budou slibovat, že nouzový stav je tady už naposled, tak za prvé já tomu příliš nevěřím, protože ani oni to nevědí, ale za druhé, pokud bude skutečně naposled, mohou použít zákon, který se jmenuje pandemický zákon, a s výjimkou omezení pohybu je to vlastně takový překabátěný nouzový stav.

Takže co se týče hnutí SPD, my jsme pro to, aby se děti co nejdříve vrátily do škol, a podle našeho názoru se to mělo stát už dávno. Testování: testování je další věc, se kterou s touto vládou a s ministrem Blatným nemůžeme souhlasit. Já jsem tady před chvilkou řekl, že bychom měli budovat vzájemnou důvěru, že by lidé měli být partneři této vlády a že vláda je přece servis, který poskytuje svým občanům. Ale tady se zavedlo povinné testování, přestože je jasné, že v podnicích povinné testování vykazuje 1 nebo maximálně 2 % nakažených. A ještě navíc víme, že antigenní testy nejsou spolehlivou metodou, ale pro ty firmy je to opravdu problém.

To znamená dobrovolnost a zodpovědnost, to je cesta, a ne povinnost a represe. Co se týče vakcinace, to je podle mě další problém, který už začal v Evropské unii, kdy jsme taky chvíli, když vznikla koronavirová pandemie, ani nevěděli, že Evropské unie existuje. Když to začal být byznys s vakcínami, tak najednou jsme o nich věděli, nemohli jsme si ani nic objednat. Některé státy šly svou vlastní cestou, například Maďarsko si objednávalo svoje vakcíny, koneckonců i Rakousko i Slovensko.